Všichni poslanci se mohou dále podívat na web Finanční správy, zúčastnit se odborných konferencí a debat, které pořádá nejenom resort Ministerstva financí, ale také odborné komory a asociace jako Hospodářská komora, Komora daňových poradců, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace malých podniků a živnostníků, Asociace hotelů, restaurací, a další. Dále jsem zde minule vystoupil s nabídkou na individuální setkání pouze pro poslance na půdě Ministerstva financí a tato moje nabídka stále trvá. Pan poslanec Kučera se zde minulý týden snažil shodit kvalitu sněmovního tisku, respektive důvodové zprávy a zprávy RIA. Jak je tedy možné, že odborný aparát Úřadu vlády naopak Ministerstvo financí pochválil a dává zprávu RIA za vzor v rámci své metodiky?

Nyní budu reagovat na připomínky pana poslance Plíška. Co se týká věcného záměru zákona, věcný záměr slouží vládě před vypracováním návrhu zákona k učinění rozhodnutí, zda danou problematiku upraví zákonem, případně jaké mantinely zákon bude obsahovat. Jelikož toto rozhodnutí učinila už koaliční smlouva, respektive programové prohlášení vlády, je závazek zavést účinnou kontrolu tržeb prostřednictvím online systému evidence tržeb, nebylo nutné věcný záměr vypracovat.

Odbor kompatibility Úřadu vlády při vypořádávání připomínek konstatoval, že ministerstvo splnilo náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem Evropské unie, jak vyplývají zejména z legislativních pravidel vlády. Co se týče ústavnosti stanovení výjimek z evidenční povinnosti formou nařízení vlády, bavíme se o článku 4 Listiny základních práv a svobod, povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Zde je důležité říci, že nařízením nebudou ukládány žádné povinnosti. Tedy dikce uvedeného ustanovení bude splněna. Institut nařízení vlády bude sloužit tomu, aby byly subjekty své povinnosti případně zproštěny. Nikde není řečeno, že tento institut bude využit. Pouze je možné pružně reagovat na zmírnění potenciální tvrdosti u specifických modelů podnikání, které nyní nemůžeme předvídat. Dále jsme byli obviněni z toho, že důvodová zpráva neobsahuje informace o potenciálních bezpečnostních rizicích projektu. Chci zde zdůraznit, že důvodová zpráva má podle legislativních pravidel vlády pevně danou strukturu. Výčet toho, co má důvodová zpráva obsahovat, je taxativní a všechny části jsou řádně zapracovány. V této souvislosti pro pana poslance Holečka došlo i po proběhlém připomínkovém řízení ke změně v části Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. Důvodová zpráva předložená Poslanecké sněmovně tak opravdu neobsahuje větu: Navrhovaná právní úprava nemá dopad na standard soukromí a osobních údajů. Naopak obšírně informuje o tom, že návrh zákona nezakládá nové zpracování osobních údajů, že ze strany orgánů Finanční správy nejsou de facto vyžadovány žádné údaje, ke kterým Finanční správa nemá přístup již nyní, že se mění pouze způsob sběru údajů, data nebudou ze strany poplatníka poskytována ex post jako v případě daňového přiznání, ale online v reálném čase, a tak dále. Ohledně připomínek Úřadu na ochranu osobních údajů ještě doplním, že velká část těchto připomínek vycházela spíše z nepochopení systému elektronické evidence tržeb či byla procesní povahy. Samozřejmě není pravda, co uvedl pan poslanec Vilímec, že zákon nepřipouští možnost odvolání proti rozhodnutí o uzavření provozovny. V daném řízení se postupuje podle daňového řádu, který odvolání obecně připouští. Ačkoliv bych rád přistupoval k této diskusi pouze pozitivně, na závěr bych chtěl zmínit hrubou lež, kterou zde minule prezentoval pan poslanec Kučera, který uvedl, že slovenský ministr financí odstoupil kvůli elektronické evidenci tržeb a chaosu mezi podnikateli. Za prvé, doktor Dušan Mramor je ministrem financí Slovinska. Jen pro informaci, průměrná doba odbavení účtenky v centrálním IT systému je dle údajů slovinské strany kratší než jedna čtvrtina sekundy. Takže je to další země, kde je tento moderní systém evidence tržeb zaveden a kde dochází k narovnání podnikatelského prostředí v oblasti hotovostních úhrad. Tak nevím, v čem je Česká republika tak specifická, že u nás to nejde. Na závěr bych jenom zopakoval svoji prosbu.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Systémová změna by skutečně měla reagovat na zrušení daňové reformy, kterou my jsme nastartovali. Jistě si vzpomínáte, že vzhledem k tomu, že jsme chtěli zajistit důchod budoucím generacím, nastartovali jsme důchodovou reformu a tu jsme chtěli financovat částečným navýšením DPH. Vaše vláda, vaše koalice se rozhodla důchodovou reformu zrušit, přičemž financování DPH označila za chybu.

Já děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Fiedlera.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, já jsem v proslovu pana vicepremiéra Babiše zaregistroval částku 18 mld. korun. O tolik se vybere díky EET více. Jestli to je částka reálná, jestli vychází z nějakých předpokladů, propočtů, přání, to už pomíjím.

Já poprosím pana poslance Volného, aby vás nerušil při vašem projevu. Prosím, pokračujte. Protože hovořím k panu ministrovi. Já bych chtěl připomenout to, že náš poslanecký klub Úsvit v tomto týdnu navrhl, abychom se zabývali tím, jak má být vypláceno 42 mld. korun ročně opět. Souhlasím s tím, že daně se platit mají.